Další s přednostním právem, pan předseda Kováčik, poté pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den.

Očekáváme, že proběhne až v lednu. Děkuji. Další s přednostním právem, pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.

Nicméně opakovaně se nám tady stává, že ačkoliv je ten návrh, sněmovní tisk 50, registr smluv, zařazen na program jednání, tak se k němu nikdy nedostaneme, protože před ním jsou body, u kterých je velmi dlouhá rozprava. Takže já si dovoluji dát ještě dodatečný návrh.

Děkuji. V tuto chvíli jsem dal prostor všem, kteří se přihlásili s přednostním právem.

Vašich pět minut, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vás požádat o zařazení nového bodu na program jednání této schůze Poslanecké sněmovny, a to bodu s názvem Informace vlády k nasazení armády České republiky na území České republiky, a to na dnešní den na 16. hodinu, nebo na tento pátek 21. prosince 2018 jako první bod jednání.

Podle zmíněného článku Celní správa žádala Ministerstvo obrany o poskytnutí vojáků k sledování v rámci probíhajícího trestního řízení s odůvodněním: Cílem sledování zájmových osob a objektů je zjistit informace, které povedou k ustanovení osob, jež se na trestné činnosti ve formě organizátorství podílejí či přímo trestnou činnost řídí.

Nejen že zde stojíme před otázkou legality takového nasazení, ale jedná se zároveň o principiální věc nasazování armády na našem území v rámci trestního řízení, které má být vydáváno za pouhé cvičení. Ráda bych podotkla, že jsem v této věci interpelovala jak pana ministra Metnara, tak paní ministryni Schillerovou. Přestože pan ministr Metnar v té době nebyl v pozici ministra obrany, byl v té době v pozici ministra vnitra, v pozici ministryně obrany byla paní Šlechtová, tak skutečně tady došlo k porušení zákona.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, již několikátý měsíc se snažím o pevné zařazení a projednání bodu číslo 192 a to je kontrola usnesení číslo 66 ve věci platu učitelů. Rád bych vás požádal o pevné zařazení i tentokrát. Již se to jednou pevně zařadilo, bohužel k projednání nedošlo.

Pokud má mít kontrola tohoto usnesení pořádný smysl, tak by bylo vhodné tuto kontrolu, toto usnesení prodiskutovat ještě předtím, než se pustíme do projednávání dalšího rozpočtu, kde také budeme mít nějaká další doprovodná usnesení.

Proto navrhuji, abychom ho zařadili na dnešní jednání po již zařazených bodech. Upřesním. Jedná se o dvě části tohoto usnesení, které je dobré projednat, a to je, že Poslanecká sněmovna takřka jednotně schválila a doporučila vládě, aby se zvýšily platy učitelů již od 1. září. Měli bychom trvat na tom, aby nám vláda dala nějakou informaci o tom, proč se tak nestalo.

Přesně tak je navržené usnesení tohoto bodu, které jsem rozeslal předsedům klubů již 13. listopadu 2018. Ještě doplním, že toto usnesení, které schválila Poslanecká sněmovna, je ve shodě s programovým prohlášením vlády, není se ho tedy třeba bát. A pevně věřím, že i vládní poslanci podpoří to, aby se projednala kontrola tohoto usnesení ještě před projednáváním rozpočtu.